Paní místopředsedkyně, jenom časově.

Jenom pro informaci, tenkrát Evropská komise měla připraveno 70 milionů eur na všechny energetické projekty, plynovody, a 63 milionů dala na tento projekt. Tenkrát z toho byl velký problém. Poláci od toho dali ruce pryč. Můžeme se bavit, proč od toho Poláci dali ruce pryč.

Takže Poláci řekli nikoliv a nastal problém. První možný termín oživení byl rok 2019, ale měl jednu podmínku a to je to, že Evropská komise zařadí tento plynovod po tom debaklu, který nastal, opět na takzvanou listinu strategických prioritních projektů.

Přesto Česká republika podpořila opět tento projekt v momentě, když se to zařazovalo na tu listinu.

A nejenom Slovensko.

No logicky, protože byl angažován ve společnosti, která tam tu trubku měla.

Toto je jednoduchý celý příběh. Opak je tedy pravdou.

Jednal jsem o tom i s ministrem hospodářství, který logicky chtěl zase, aby se využívaly slovenské trubky.

Paní místopředsedkyně, máte slovo. Děkuji moc. Už budu opravdu velmi stručná. Domnívám se, že k tomu jednání o pořadu schůze už je potřeba připomenout pouze dvě faktické poznámky. Sice tu, že skutečně ta věc poměrně jednoduchá být může, ale to my jakožto běžní občané anebo političtí oponenti Andreje Babiše nezjistíme.

Právě proto kvůli možnosti toho snadnějšího infrastrukturního propojení jednal pan premiér Petr Fiala s Polskem. Ještě zdůrazním, že podle předběžných informací je z Norska možné zajistit přibližně čtvrtinu tuzemské zimní spotřeby. Takže co je důležité, je další společný postup na úrovni Evropské unie. Pak je důležité to, aby nebyly pochybnosti, že do politického rozhodování, do rozhodování o záležitostech naší země a naší národní bezpečnosti, nevstupují zájmy byznysové.

Souhlasíte, paní místopředsedkyně? Vy mluvíte o plynu do německé chemičky a tady vykládáte o závislosti na ruském plynu České republiky.

Takže já už nevím, jak to mám vysvětlit. Vy mícháte, že my jsme měli snižovat závislost na ruském plynu. Jak jsme to měli dělat? A argumentujete německou chemičkou. Není to tak. Není to tak.